Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže lékaři nebudou muset cokoliv vypisovat. A pokud by tato varianta neprošla, a samozřejmě že by to ještě zvýšilo jistou míru zodpovědnosti lékařů vůči zaměstnavateli, to, že nebudou, řekněme, ty metody zneužití tak snadno, řekněme, volné a frivolní, tak ještě druhá varianta, že v případě, kdyby tato varianta neprošla, tak varianta č. 2 je, aby prostřednictvím České správy sociálního pojištění získal zaměstnavatel ten den tu informaci totožnou, tak aby se mohl na situaci podívat. Takže děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jeden je pod sněmovním dokumentem 2396.

Takže já bych chtěl tedy upřesnit, že se týká i komplexního pozměňovacího návrhu pana Nováka a rovněž tak komplexního pozměňovacího návrhu pana kolegy Sklenáka. Tento můj návrh zavádí možnost ministerstva pověřit fungováním některých systémů Českou správu sociálního zabezpečení, abychom tak dostali tu jednotnou datovou základnu dohromady.

To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, mohu podrobnou rozpravu ukončit. Není tomu tak.

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.